Děkuji za pozornost. Máme další dvě faktické poznámky.

Poté, co jsem si ho vyslechl, mám jeden základní dotaz. Proč nezakážeme kouření? Proč nezakážeme prodej cigaret? Proč zakazujeme živnostníkům provozovat kuřácké restaurace? Já se ptám, proč pan předřečník nepředložil návrh zákona, kde skutečně zakáže prodej cigaret, kde cigarety postaví na stejnou úroveň jako ostatní drogy.

Proč nepostavíme tabák na stejnou úroveň? Proč děláme ten pokrytecký krok, že zakazujeme živnostníkům provozovat kuřácké restaurace? Nyní pan poslanec Miroslav Kalousek. Děkuji. Já jen stručnou poznámku na pana profesora Vyzulu. Já pořád ještě přistupuji k tomuto zákonu s tím, že chráníme nekuřáky, ne že odrazujeme kuřáky. Pokud je to jinak, tak přehodnotím svůj přístup k tomuto návrhu zákona, který jsem připraven podpořit.

To není kouření.

Zakážeteli v rámci protikuřáckého tažení i elektronické cigarety, dopouštíte se ideologie a to sem nepatří. Ještě další dvě faktické poznámky.

Dobrý večer. Já se nebudu pouštět do nějaké hlubší polemiky o škodlivosti kouření.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

To by mě fakt zajímalo. Protože pokud ne, tak pak nechápu, proč nejdeme touto cestou, trvat na tom striktním oddělení. Buď si vyberu personál, který je kuřák, nebo to můžu provozně vyřešit, že to bude bez obsluhy.

Děkuji panu poslanci Stupčukovi. Pan kolega Kaňkovský ještě počká, paní poslankyně Miroslava Němcová je přihlášena k faktické poznámce. Prosím paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, dámy a pánové. Já jen k tomu termínu pokrytectví, které tady zaznělo.